To nukleární sdílení je konceptem politiky jaderného odstrašování NATO, který umožňuje členským zemím bez vlastních jaderných zbraní podílet se na možném použití jaderných zbraní NATO.

Zatím je známo, že Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Turecko hostí americké zbraně jako součást politiky NATO pro sdílení jaderných zbraní.

Podle všech dostupných informací toho bude schopen i letoun stealth technologie F35, který budeme kupovat v dohledné době cirka za 120 miliard v počtu 24 kusů.

V současné době probíhají práce na vývoji nové zbraně.

Rozmístění jaderných zbraní na území České republiky brání mezinárodní dohoda, Zakládající akt Rusko NATO. Dle dohody NATO nebude rozmisťovat jaderné zbraně na území nových členů a nebude zde budovat úložiště jaderných zbraní.

Pravda je taková, že se k tomu nepřipojilo spoustu dalších jiných zemí. Kritici se domnívají, že sdílením jaderných zbraní NATO porušuje články 1 a 2 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které zakazují převod a přijetí přímé či nepřímé kontroly nad jadernými zbraněmi. A teď budu citovat ten článek 1 a 2. Článek 1: Každá smluvní strana vlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepředávat přímo či nepřímo komukoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo jadernými výbušnými zařízeními, jakož i žádným způsobem nepodporovat, nepodněcovat a nepovzbuzovat jakýkoliv stát nevlastnící jaderné zbraně k výrobě nebo k získání jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení jakýmkoliv jiným způsobem nebo k získání kontroly nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními. Článek 2: Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepřijímat přímo či nepřímo od kohokoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními, nevyrábět jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, ani je nezískávat jakýmkoliv jiným způsobem, ani nevyhledávat a nepřijímat jakoukoliv pomoc při výrobě jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení.

Program NATO sdílení jaderných zbraní by nyní mohl být použit jako záminka ze strany jiných zemí, které vlastní jaderné zbraně, třeba Číny, Pákistánu nebo jiného státu, k vytvoření podobného uspořádání.

Takže moje otázka zní, jestli paní ministryně obrany, potažmo vláda, by se připojila k požadavku Polska na podílení na jaderném sdílení, aby i na naše území byly umístěny americké jaderné zbraně v dohodnutých zařízeních, která zmiňuje smlouva DCA.

Dále se ptám odpovědného zástupce hnutí ANO na stejnou otázku, jestli by tedy podpořili rozmístění jaderných zbraní na našem území v rámci jaderného sdílení za současné situace nebo v budoucnu a za jakých předpokladů, či toto a priori odmítají? Říká se ne, nebudou tu základny, jenom když to schválí Parlament v případě ohrožení.

Je snazší přesvědčit veřejnost, že nepopulární kroky se uskuteční až v nějaké nejasně určené definované budoucnosti a stanou se reálné za podmínek, které jsou velmi nepravděpodobné.